Zásadní problém nově navržené legislativy vnímá Karlovarský kraj v tom, že určení souvisejícího majetku, zejména nemovitého, tzn. pozemky a na nich komunikace, nemají být zákonem definovány, nýbrž že mají být sepsány do seznamu, viz § 9, a tento seznam má být schválen vládou.

Není tedy vyžadován žádný akt dohody či nějakého prvku odsouhlasení.

Takže znovu opakuji, nové a úplné znění § 9 odst. 4 zní: Seznam věcí, které jsou předmětem přechodu na obce nebo kraje podle odst. 1 nebo 2, ministerstvo projedná s dotčenými přípravnými výbory, obcemi nebo kraji před jeho předložením vládě. K tomuto seznamu ministerstvo předloží vládě i souhlasy přípravných výborů obcí a krajů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem k tomuto tématu vystupoval už v prvém čtení, nicméně myslím si, že je dobré vystoupit i nyní ve druhém čtení.

A jak už tady uvedl, oba kraje mají rozdílný názor na tuto věc.

Děkuji. Koneckonců to vyplývalo i z jednání v prvém čtení, z mediálních výstupů atd. Já si myslím, že námitky některých poslanců, které tady zaznívaly především v prvním čtení, nebyly ani moc přesvědčivé, ať to byl názor, že armáda tento prostor vlastně vůbec nepotřebuje beru slova pana ministra.

Koneckonců už jsme to tady slyšeli od pana předsedy Hamáčka, který citoval nějakého pana Vařeku nebo jak se tento pán jmenuje.

Studie koresponduje i s připravovaným vyhlášením chráněné krajinné oblasti.

Je to důležité především pro řešení ochrany proti vodám, jako protipovodňová opatření, ochrana zdrojů pitné vody.

Moc bych proto žádal a apeloval, protože je tady předložen pozměňovací návrh, byť tedy mého stranického kolegy, kterého si nesmírně vážím, aby se zvážil tento pozměňovací návrh, aby se nepřijímal, protože opravdu je potřeba, aby ten újezd byl zrušen, a tím zrušením samozřejmě se vyhoví i požadavkům obcí na řešení jejich problémů. Já tady nepřednáším pouze svůj osobní názor.

Já jsem se s řadou starostů na toto téma setkal nejenom jako zastupitel Plzeňského kraje, ale i jako poslanec.

Já děkuji. První přichází pan poslanec Vondrášek, druhý v pořadí pan předseda Sněmovny Hamáček.